Děkuji za slovo.

Nicméně, a to je ten veliký otazník, nemáme v podkladech, které jsme obdrželi, relevantní data, počty k tomu, kolik je situací, kdy skutečně neplacení výživného visí v nějakém meziprostoru, a potřebovali bychom pro své rozhodnutí alespoň nějaké konkrétnější vyčíslení. Ještě jedna poznámka. Ministerstvo spravedlnosti zpracovávalo poměrně obsáhlou analýzu, v níž je zálohové výživné také zmiňováno, a ani v té analýze čísla nejsou.

Jinak samozřejmě ta problematika je složitá a důležitá. Já také děkuji a nyní prosím pana poslance Dolínka, připraví se pan poslanec Jurečka. Bezesporu v této oblasti není žádné řešení asi to ideální. Určitě zde zaznívají argumenty, které říkají, proč tento zákon, nebo tyto dva návrhy zamítnout, a může se to zdát racionální.

Tam tím cílem, tím příjemcem má být to dítě a my tady bezostyšně v té diskuzi posloucháme, jak někdo říká, ono by se to mohlo vyřešit. Ale tady se nic přece jinak neřeší.

A do toho všeho má chodit do práce, do toho všeho má shánět právníka, má chodit po soudech, a ještě tady byla nová rada, má si chodit hledat, jestli čerpá dobře všechny dávky, nebo jestli další dávky může někde získat. Ještě, rodiči, kromě toho všeho choď a sháněj si další dávku.

A samozřejmě stát nesmí rezignovat na to, že něco zaplatí a nebude se to vymáhat.

Já myslím, že nikdo nechce dlužit státu.

Děkuji za pozornost. Já také děkuji. Já se omlouvám, že jsem ji vyzýval, takže už přítomná nebude. Tím pádem jsme rozpravu vyčerpali. Pan poslanec. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych jenom za klub Starostů a nezávislých chtěl říct, že zálohované výživné, tento tisk, podporujeme do druhého čtení, aby byla otevřena debata nad skutečně bolestivou otázkou, která je v tom, že soudy jsou pomalejší, než bychom si přáli, mnohé rodiny nefungují tak, jak bychom si přáli, a ten negativní efekt dopadá na ty nejzranitelnější v naší společnosti. A není to tak, že by se všichni skládali nebo ti odpovědní skládali na ty, kteří nejsou v tu chvíli tak odpovědní.

Takže děkuji za pozornost a za Starosty říkám, že to s chutí podpoříme do druhého čtení a těšíme se na debatu nad tím. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.